Vraťme se k meritu věci.

My bychom neměli posuzovat, zdali dotyčný spáchal trestný čin, nebo ne, to je také pravda. A měli bychom posuzovat co? Jak by vypadala taková účelová žádost?